Než shrnu návrhy k pořadu schůze, které zazněly, tak se mi ještě hlásil pan místopředseda Filip, že by k tomuto chtěl vystoupit. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Dobře, děkuji. To je stažení návrhu.

Nejdříve to je zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu. To budeme hlasovat jako první, čistě zařazení do pořadu schůze. Potom jsou zde dva různé návrhy, jestli ho zařadit jako první, nebo druhý bod této schůze. Já myslím, že ten proces je jasný. Ještě počkám, až se všichni kolegové usadí. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Stále ještě vidím kolegy přicházet. Zopakuji pro ty, kteří dorazili později, že nyní budeme hlasovat o pořadu.

Pokud bychom neschválili ani jeden, tak je ten bod zařazen nakonec.

Stále přicházejí kolegové.

Nejdříve o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu, poté o tom, jestli to bude jako první, nebo druhý bod. Budeme hlasovat o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu.

Já vám děkuji.

Pan předseda jde zkontrolovat hlasování, takže počkáme.

Nevypadá to. Máme zde tedy námitku proti hlasování. Budeme tedy hlasovat o námitce.

Návrh byl přijat. Takže budeme opakovat naše třetí hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže nejdříve hlasování o pevném zařazení jako první bod. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování číslo 7.

Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. V tom případě tento bod máme zařazený do schůze, ale nemá pevně určený bod. To byly všechny návrhy.

Pane místopředsedo, prosím. Vážené dámy a pánové, no, já musím říci, že tady vidím neskutečný alibismus ze strany KSČM.

No nezlobte se na mě, tak to tedy je neuvěřitelná situace! Takže kdy o tom tedy chcete hlasovat, když ne dnes? Kdy zase? Dneska tady máme tak náročné body, že to zase může být někdy o půlnoci, anebo to může být bůhví kdy! Já vím, že to tam je zařazeno jako tím pádem poslední bod, ale taky vím, jak to tady dopadá potom reálně! Takže mi tady nemusíte říkat dneska poslední bod.

Tak tomu fakt nerozumím!